Nacházíme se v prvém čtení. Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, velmi se omlouvám. Poprosím kroužky, aby se rozpustily, aby šly debatovat do kuloárů a panu ministrovi umožnily vystoupit. Prosím, pane ministře. Zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Jde o návrh, který je nedílnou součástí návrhu zákona o evidenci tržeb, který si vláda vytyčila jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je realizovat změny zákonů, které jsou nutné k zavedení systému evidence tržeb nebo které jsou kompenzací dopadu zavedení elektronické evidence v některých segmentech ekonomiky. Návrh obsahuje novelu zákona o dani z příjmů, novelu zákona o dani z přidané hodnoty a novelu zákona o správních poplatcích. V oblasti daní z příjmů návrh zákona zavádí jednorázovou slevu pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb.

Důvodem je snaha o zmírnění dopadů zavedení evidence tržeb s ohledem na riziko nárůstu cen v segmentu zařízení poskytujících stravovací služby běžným občanům, u kterého dostupné analýzy ukazují vysoký rozsah krácení tržeb a neplnění daňových povinností. Součástí změn zákona o dani z přidané hodnoty je rovněž změna úpravy elektronického podání formulářových podání s cílem dosáhnout větší efektivity při zpracování zasílaných údajů. V oblasti správních poplatků se pak v souvislosti se zavedením závazného posouzení v oblasti evidence tržeb navrhuje zpoplatnit toto závazné posouzení pouze částkou tisíc korun namísto standardních 10 tisíc korun, a to z důvodu zajištění právní jistoty širšího okruhu podnikatelů u nově zaváděné povinnosti. Účinnost návrhu zákona je přímo navázána na účinnost návrhu zákona o evidenci tržeb. Závěrem avizuji, že navrhnu zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na 30 dní. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Poprosil bych kolegy, se kterými uzavírám politickou dohodu, aby informovali i ostatní, například prvního místopředsedu vlády.

Včera večer jsme tu dohodu uzavřeli.

Pak dám slovo panu ministrovi financí, aby se vyjádřil ke třicetidenní lhůtě. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Je tady návrh pana předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury na přerušení tohoto bodu do ukončení prvního čtení předchozího bodu č. 31, to jest vládní návrh zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 513.

Počet přítomných se ustálil. Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do konce prvního čtení sněmovního tisku 513. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní s přednostním právem pan ministr financí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře. Není důvod stahovat, protože ještě obecná rozprava neproběhla. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Klaška.

Protože jsme splnili podmínku, kterou jsme měli v předchozím bodu, tak pokud proti mému postupu nebudete nic namítat, tak přeruším bod 32, tisk 514.